Děkuji. Další faktická poznámka zde není, takže do všeobecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Oborná, po ní vystoupí paní poslankyně Válková. Paní poslankyně, máte slovo.

A věřte mi, že bych nikomu z vás nepřála na vlastní kůži prožít podobnou zkušenost.

Na Krajském ředitelství policie v Praze jsem strávila bezmála pět hodin.

Na závěr mi dovolte, abych vám připomněla jeden důležitý fakt.

Můj názor, který se opírá o všechna tato fakta, a skutečnosti, které jsem zde vyjmenovala, zejména pak chybějící důkazy a celková nepřesvědčivost předložených materiálů je takový, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek mají mít možnost vykonávat mandát, který získali právě od občanů této země. Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní poslankyně, prosím.

Proto zůstanu v té věcné rovině snadněji klidná a doufejme, že i pro vás všechny srozumitelná.

To zde bylo, myslím, velmi zevrubně a pečlivě popsáno ve zpravodajské zprávě. Usnesení ještě uslyšíte. Jistě nebudete překvapeni. Všichni víme, jak to dopadne, již nyní a navíc dva hlavní aktéři sami žádají o vydání.

ke kterým jsem měla na rozdíl od vás přístup.

Konkrétně jde o minimálně diskutabilní jednočinný souběh trestného činu dotačního podvodu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie, a to jak co se týká jejích základních skutkových podstat, tak kvalifikovaných. Neméně překvapující je konstrukce účastenství, ať již pokud jde o organizátora tohoto trestného činu, kterým měl být Andrej Babiš, tak jeho tzv. pomocníky, kde se dopustil podle mého názoru policejní orgán elementárních chyb při aplikaci trestněprávního institutu účastenství na konkrétní příklad, kdy účastníkem na dokonaném trestném činu, ale i jeho pokusu, to nebyl tento případ, může být jen ten, kdo sám není pachatelem ani spolupachatelem téhož trestného činu.